Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. I když jsem poslankyní vládní koalice, jsem za veto ráda, protože si myslím, že tato novela o státní sociální podpoře by měla mít šanci na to, abychom ji v klidu projednali a řekli si všechny argumenty pro a proti na výboru pro sociální politiku.

A ze statistických údajů vyplynulo, že zhruba 95 % příjemců má nárok na zvýšenou dávku díky své ekonomické aktivitě, a tedy pouze 5 % příjemců je částka v původní výši od roku 2008. Vím také, že se zvýšením koeficientu, kterým se násobí částka životního minima, 3,4násobek, nesouhlasí Ministerstvo financí, a to ve spojení s očekávaným rozšířením příjemců v souvislosti se současnou krizí, kdy by nebo asi, když to schválíme došlo k enormnímu nárůstu počtu příjemců, a to hlavně z důvodu toho, že došlo ke zrušení takzvané superhrubé mzdy a zavedení sazby 15 % ze mzdy finanční, tedy peníze zůstanou přímo v peněženkách rodičů.

Děkuji, pane předsedající.

Sleduje se s ním jednoduchá věc: přímá podpora pomoc rodinám s dětmi, přímá podpora pomoc dětem, přímá pomoc dětem. Jakou souvislost s tím má to, kolik si vydělávají rodiče vaším prostřednictvím, pane předsedající, a jestli jim zůstane po snížení daní více nebo méně v peněženkách, moc nevím, co tím chtěl tady předřečník říci, protože samozřejmě tuto možnost využijí všichni zaměstnanci a zaměstnankyně bez ohledu na to, jakou mzdu, plat pobírají nebo kolik mají dětí, jak mají širokou rodinu, co s tím vším je zejména v tuto těžkou dobu spojeno.

Ale zpátky k zákonu.

Tato přímá podpora dětem se rozbila na padrť v době, kdy vládla Občanská demokratická strana a TOP 09, takže se nedivím, že se to kolegům nelíbí. Nicméně je pravdou, že od těch dob, od poslední hospodářské krize, nemáme přímou podporu dětem ze strany státu bez ohledu na peněženky rodičů ve smyslu prorodinné propopulační politiky. Divím se, že už v tomto smyslu nemáme stejný názor a nemluvíme jako Sněmovna jedním hlasem, protože jsem se domnívala, že přímá podpora dětí, přímá podpora rodiny, přímá prorodinná politika, zejména v době hospodářské krize, je něco, na čem se shodujeme. A o tom je tento návrh zákona. Proto bych vás chtěla, kolegové a kolegyně, vyzvat, aby pokud nebude tento zákon hlasován v prvním čtení, protože ho bohužel některé poslanecké kluby zavetovaly, takže děti nebudou mít rychlou a přímou pomoc tak, jak jsme si přáli, abyste alespoň jako poslanci a poslankyně umožnili zkrácení lhůt mezi jednotlivými čteními tak, aby ta přímá pomoc dětem bez ohledu na to, co jsem zmínila, to znamená na to, abychom neustále drželi to, že vždy odkážeme děti na bohatost peněženky rodičů, tak aby opravdu fungovala.